Tedy hlavní rozpočtové ukazatele ke konci června 2017.

Na meziroční srovnání působily negativně zejména toky prostředků z Evropské unie a finančních nástrojů, hlavně na příjmové straně.

K tomuto výsledku přispěly obdobně jako v předchozích měsících především nižší prostředky přijaté z rozpočtu EU a z FM při růstu daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení, a na výdajové straně vyšší čerpání sociálních dávek a vyšší neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, zejména vlivem vyšších platů ve školství při nižším čerpání kapitálových výdajů. Údaje a informace za celý rok 2017 včetně výsledků dalších složek veřejných rozpočtů budou obsaženy v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, který bude Poslanecké sněmovně předložen v zákonem stanoveném rozsahu a termínu do konce dubna 2018. Tolik k výsledkům hospodaření státního rozpočtu za pololetí a ke konci listopadu 2017. Děkuji vám za pozornost.